Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, paní ministryně, já jsem tu řekl úvodem, že toto neberte jako žádné grilování. Chtěl jsem tuto informaci slyšet. Přiznám se, že mě v něčem mile překvapila, ale na druhé straně zarazila. Já prostě mám svůj cit vůči právu.

Já nechtěl Sněmovnu zdržovat.

A já vnímám, že zákony platí hlavně pro některé. osobně bych uvítal bohužel to tam nezaznělo jak hodláte řešit fakt, že když soudce udělá chybu, tak i soudce by za tu chybu, je mi líto, měl platit. Jsme zemí, kde jsme si snad všichni rovni. A říkám to zde jako lékař, dámy a pánové. Na nás se po úpravách jistých zákonů valí další a další žaloby a stížnosti na cokoli.

A já si myslím, že když někdo udělá těžkou chybu, měl by za tu chybu podle zákonů této země platit.

Ale nezlobte se, ona dělala svou práci, ale vy jste mně potvrdila, že někdo ne. A já očekávám od své ministryně spravedlnosti, že konečně připravíte něco, aby i nezávislý muž či žena v taláru věděli, že musí konat tak, jak se sluší a patří, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A chyby, které způsobí, by neměly stát život jiného člověka. Děkuji moc. Paní ministryně má slovo. Potom je přihlášen pan poslanec Korte, potom paní poslankyně Černochová. Já bych chtěla ještě na to reagovat.

Ale nejsem ochotná tady soudit někoho na tomto místě, když jsem předtím neviděla listinné materiály. Jinak s vámi souhlasím, co do obsahu.

A druhá věc.

Justiční akademie, která patří také pod Ministerstvo spravedlnosti, se zabývá různými aktuálními tématy. A my, když jsme potřebovali, aby se více ukládaly alternativní sankce, tak se dělalo proškolení soudců, vysvětlovaly se jim výhody a přednosti alternativních sankcí, srovnání se zahraničními zkušenostmi. A opravdu někdy toto proškolování má svůj význam i potom ve změně té konkrétní trestní politiky, tzn. v ukládání takových sankcí. Myslím si, že tento tragický případ, bohužel, by měl upoutat pozornost i na to aktuální téma dopravní nehody a jejich pachatelé a ti, kteří opakovaně nerespektují zákazy uložené ať už formou správního řízení, nebo v trestním řízení. A že bychom takové školení resp. takové školicí akce a výměnu zkušeností, měli zařadit do aktuálního programu, který na Justiční akademii běží. Alespoň já se o to pokusím. Negarantuji pochopitelně výsledky takovéto aktivity. Pan poslanec Korte, připraví se paní poslankyně Černochová. Děkuji, pane předsedo. Tento bod se jmenuje Informace ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva v České republice. Já se velice omlouvám, ale já jsem z odpovědi paní ministryně žádnou informaci o vymahatelnosti práva v České republice neslyšel. Zpravodaj zde ve svém příspěvku pronesl děsivou větu: Zákony platí jen pro některé. Nebo působí to tak, že zákony platí jen pro některé.

Dohnala v personální pravomoci prvního náměstka generálního ředitele Prokeše a paní ministryně tímto personálním rozhodnutím porušila nejen subordinaci, ale i výše zmíněné zákony. Dámy a pánové, ministryně spravedlnosti je tady garant vymahatelnosti práva v České republice. A sama přitom porušuje zákony České republiky. Neznamená to snad, že ryba smrdí od hlavy? Děkuji za pozornost. Paní poslankyně Černochová. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Pane předsedo, děkuji za slovo. Já bych volně navázala na svého předřečníka pana poslance Korteho a ráda bych se v rámci projednávání bodu vymahatelnost práva v České republice zeptala paní ministryně, jak je možné, že dosud nevyřídila rozklad gen.